Teď má slovo pan poslanec Jaroslav Holík, bude interpelovat ministra školství Roberta Plagu. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.

Vážený pane ministře, kdy se situace, respektive postoj Ministerstva zdravotnictví změní?

Vážený pane ministře, školy by měly sloužit především vzdělávání žáků, a ne jako testovací centra. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, já bych vás touto cestou chtěl upozornit na to, že postup vlády, ve které jste ministrem, ve vztahu k maloobchodu je protiprávní. Pandemický zákon neumožňuje plošné uzavření maloobchodu, které vláda v rámci svých opatření nyní dělá. Z tohoto důvodu je váš postup nelegální. Já jsem vás chtěl proto požádat, abyste ve vládě prosazoval a prosadil urychlené otevření maloobchodu, samozřejmě za přísných protiepidemických podmínek. Obávám se, že pokud tak neučiníte, budete spíše ministrem průmyslu a likvidace maloobchodu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní svoji interpelaci na ministra Karla Havlíčka přednese pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Vážený pane ministře průmyslu a obchodu, dovolte, abych vás se stejnou otázkou, jakou jsem položil panu premiérovi, požádal o odpověď. Společně jste navštívili společnost Liberty Ostrava. Tato Sněmovna neměla možnost vyslechnout si ve svém bodu, který byl schválen na úterý, o tom, jaké jsou výsledky vašeho jednání. Máme zatím kusé informace od odborářů a jejich požadavky, nemáme informaci o tom, jak se situace vyvíjí a co jste vy jakožto zástupce průmyslu a obchodu v tomto podniku vyjednal. Také by nás zajímalo, jaká je situace v rámci dozorčích orgánů této společnosti, ve kterých zasedá zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, měl by mít nejaktuálnější informace o vývoji situace v Liberty Ostrava a jaké se chystají další záležitosti. Proto vás prosím, na rozdíl od pana premiéra, abyste tu informaci rozšířili i o tyto informace týkající se konkrétního fungování společnosti. Tyto údaje byste měl mít k dispozici. Pan poslanec Vlastimil Válek přednese svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, připraví se pan poslanec Jan Skopeček.

Ten důvod je jednoduchý. My tady přijímáme řadu legislativních norem, které vy pak torpédujete různými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Tedy pokud má být pro tyto děti zajištěna náhradní výuka, tak je podle mě vaší povinností prodiskutovat s příslušným meziresortním ministrem, jak kvalita té výuky bude probíhat, jak bude zajištěna.

Navíc to nemá svoji logiku.

Proto prosím o jasnou informaci, jaké je složení a množství těch odborných skupin, a aby nesly zodpovědnost za svoje odborná doporučení. Nyní pan poslanec Jan Skopeček přednese interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Děkuji za slovo. Rovněž nepřítomnou paní ministryni možná, pane předsedo, byste mohl vládě poslat dopis, že sice jsme tu další týden, pětitýdenní dovolenou projednávali, ale že ještě nebyla schválena.

Takto to vypadá velmi nízké, ale ta trajektorie je výrazná. Pokud by se ty úroky zastavily na současné úrovni, což ale nikdo nepředpokládá, tak oproti předchozímu roku to bude o 12 miliard korun více na nákladech, které bude daňový poplatník platit za obsluhu státního dluhu.

Ona je paní ministryně financí a je zodpovědná za to, aby předložila alespoň plán konsolidace veřejných financí.